Dopředu říkám, že zástupce navrhovatele jakožto Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasí s oběma pozměňovacími návrhy vyplývajícími z jednání Senátu.

Obecně má návrh za cíl po dobu nouzového stavu a v následujícím navazujícím období řešit situaci faktické nemožnosti plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnance v pracovněprávním poměru, a to včetně jejich prokazování, jak jsou tyto vyžadovány zvláštními právními a technickými předpisy obsaženými v návrhu zákona.

Návrh zákona prodlužuje platnost dokumentů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené zvláštními právními předpisy stanovujícími zvláštní požadavky na kvalifikační předpoklady spojené s výkonem práce.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ještě jednou, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navážu na slova pana ministra a obecně bych se vyjádřila k pozměňovacím návrhům, které byly přijaty v Senátu. Na základě pozměňovacího návrhu vznikne možnost prodloužení validity kvalifikačních předpokladů v podstatě stávajících dokladů nejen pro provozovatele dráhy, avšak také pro provozovatele drážní dopravy. Tato drobná úprava by měla mít výrazně pozitivní dopad ve vztahu k zaměstnancům dopravců, tedy zejména strojvedoucím. Ověřování kvalifikačních předpokladů takzvané odborné způsobilosti je v případě strojvedoucích výrazněji svázáno legislativou i ve vazbě na unijní požadavky, tudíž provádění zkoušek a školení takto normovaným způsobem je ve stávající době složitější než v případě zaměstnanců provozovatele dráhy. Je třeba zdůraznit, že nezanedbatelná část železničních nákladních dopravců je zároveň i provozovateli drah, zejména vleček, tudíž i v tomto kontextu se jeví jako nevyvážené a nedůvodné stanovit možnost uznání kvalifikačních požadavků pouze pro provozovatele drah.

Při jednání v Senátu nás podpořili zástupci jak Ministerstva průmyslu a obchodu, tak Ministerstva dopravy, a proto i já si dovoluji vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona ve znění postoupeném Senátem. Děkuji za slovo.

Není tomu tak, rozpravu končím.